Jenom jsem nezachytil, v které části dnešního dne by to mělo být.

Jako první byl přihlášen k programu schůze pan poslanec Ondráček. Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové. Tu hodinu jsem si tady velmi pečlivě poslechl všechny návrhy, které byly. Je škoda, že nám paní ministryně dvacet minut vykládala o prvním bodu schůze. Mohli jsme být o dvacet minut ušetřeni.

Tisky, pardon, tisky, omlouvám se, děkuji.

To by byla první připomínka.

A souhlasím s tím, co řekl pan předseda, budeme podporovat jejich pevné zařazení na 14.30 odpoledne jako první dva body. A zároveň si dovolím navrhnout ještě doplnění jednoho bodu, který je také ze sekce výboru pro bezpečnost, a to je sněmovní tisk číslo 794. Je to novela zákona o Hasičském záchranném sboru, kde po prvním jednání a po projednání ve výboru, nejdříve v podvýboru pro Hasičský záchranný sbor, kterému předsedá pan kolega Pavel Růžička, kde jsme přijali drobné pozměňovací návrhy, a po projednání ve výboru pro bezpečnost, kde už žádné další návrhy nepadly, takže si dovolím říct, že to je v podstatě nekontroverzní bod v rámci druhého čtení. A z jednání s kolegy cítím, že ani zde na plénu nebudou načteny další pozměňovací návrhy.

Víme o třech pozměňovacích návrzích, které budou načteny do předchozích tisků.

A chtěl bych požádat kolegy z hnutí ANO, jestli by se nad tím nezamysleli a neumožnili nám tento balíček projednat v jednom celku.

Jen pro upřesnění.

Další je přihlášen pan poslanec Koten. Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dovolte mi navrhnout zařadit dva body na program dnešní schůze za ty body, které už zde byly navrhovány.

Má to v podstatě jeden jediný dopad, a to ten, že vlastně za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pacientům zdravotních služeb ani zpřístupnění díla v provozovnách, které nejsou provozovány za účelem zpřístupnění rozhlasového a televizního vysílání.

A potom bych ještě navrhl zařazení sněmovního tisku 591/0.